85.

A poprosím ještě pana zpravodaje výboru garančního, kterým je výbor pro zdravotnictví, pana poslance Rostislava Vyzulu. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1018/3. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Meziroční navyšování platby si vyžádá přibližně 3,5 miliardy korun ze státního rozpočtu. V rámci druhého čtení byly načteny pozměňovací návrhy pana poslance Vyzuly a paní poslankyně Markové. Cílem pozměňovacího návrhu pana poslance Vyzuly je upravit terminologii zákona o pojistném na veřejné zdravotním pojištění tak, aby byl v souladu s novým přestupkovým zákonem, což Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě podporuje. Paní poslankyně Marková načetla dvě alternativní varianty automatického navyšování plateb za státní pojištěnce.

Tohle je, řekl bych, maximum možného. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych požádala o podporu svého pozměňovacího návrhu, který řeší problémy návrhu vládního. Valorizace plateb za státní pojištěnce je bezesporu krok správným směrem, ale ve vládou předkládané podobě to není krok systémový a nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů v systému veřejného zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu. Vládní návrh totiž dává relativní jistotu jenom do roku 2020, ale pomíjí, co bude dále.

Když to shrnu, tak problémy vládního návrhu jsou, že tady nejsou předvídatelné příjmy do budoucnosti. Je tam vlastně otázka možného zpolitizování rozhodování o tom, jestli budeme, nebo nebudeme navyšovat platby za státní pojištěnce. A samozřejmě i fakt, že máme jeden údaj v zákonné normě, a pak složitě dohledáváme realitu v podzákonném právním předpise. To jsou ty problémy toho, co tady teď chceme schvalovat. Pozměňovací návrh, který bude při hlasování ve dvou variantách pod písmenem B1 a B2, tedy mé pozměňovací návrhy, tuto problematiku řeší.

Takže není žádný problém. Návrh, který jsem předložila, je ve dvou variantách proto, aby byl alespoň jeden z nich pro vás přijatelný.

A přiznávám, že to je určitý skokový nárůst příjmů, a tedy samozřejmě i výdajů, ale jelikož to bude skokový nárůst příjmů pro dlouhodobě podfinancovaný resort zdravotnictví, tak to bude velmi potřebný nárůst, aktuálně bych řekla velmi žádoucí například proto, že potřebujeme stabilizovat lékařské a nelékařské pracovníky především v lůžkových zdravotnických zařízeních, potřebujeme navyšovat jejich platy a mzdy, potřebujeme poskytovat moderní léčbu a inovativní léky všem potřebným pacientům a pacientkám bez ponižujícího žebrání o charitu.

Jsem hluboce přesvědčena o tom, že ať už podpoříte jednu, nebo druhou variantu, vždy uděláme něco pro předvídatelnost příjmů a stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a uděláme líp a víc, než kdybychom schválili návrh v té původní podobě, jak tady předkládal pan ministr.